Marko Atlagić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere, povezano sa Marijom Janjušević i vezom sa tajnim društvima. Uvažena predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, cilj anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije bio bi da utvrdi sve činjenice i sve okolnosti vezane za aferu uvaženog narodnog poslanika Marije Janjušević i njenom vezom sa masonerijom. Naime, Marija Janjušević je visoko pozicionirani pripadnik masona, sa rangom majstorice trećeg stepena. U Republici Srbiji postoji 21 pripadnik tog ranga. Ona je osnovana i rukovodila ložom Knjeginja Milica i ima čin oficira u Velikoj loži Srbije i predsednik je suda časti Velike ženske lože Srbije. Šef masonerije u Republici Srbiji je gospodin Takir Hasanović, koji je povezan sa engleskom službom MI6, čiji je agent. Neki smatraju da je uvaženi narodni poslanik Marija Janjušević povezana sa MI6. Ono što nije dobro, a to je da je narodni poslanik Marija Janjušević za potrebe masonske lože obezbedila uvid u medijske baze „Nina“ medija tako da su masoni imali na uvidu usluge ministarstava Republike Srbije, državnih organa, organa lokalnih samouprava, javnih preduzeća, ambasada, privatnih kompanija i političkih odluka pokreta Dveri i drugih organizacija. Ako se Dveri predstavljaju kao hrišćanski pokret i pozivaju na hrišćanstvo, a u prepisci Marije Janjušević se govori o masonskim obredima koji uključuju i masonske svete regalije, mrtvačke lobanje, ritualne mačeve kojima se bockaju u obredima prilikom prijema novih članova za koji je bila zadužena uvaženi narodni poslanik Marija Janjušević. Zato je poštovana predsednice Narodne skupštine izuzetno važno da osnujemo ovaj anketni odbor, da se utvrdi sa kojim obaveštajnim službama, preko masonerije ima Marija Janjušević veze, a tvrdi se da je ušla u ovaj visoki dom i ona i Boško Obradović na predlog obaveštajne engleske službe da bi vršili uticaj u ovom visokom domu. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje: za - pet. Boško Obradović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa privatizacijom Studija B.

Anketni odbor bi trebao da ispita sledeće stvari: na koji način i pod kojim okolnostima je sprovedena privatizacija Studija B? Da li je u skladu sa zakonom privatizacija preduzeća koja nema rešene imovinske odnose, jer još uvek nije završen sudski spor koji su pokrenuli deoničari, koji su 28. februara 1992. godine otkupili 80% Studija B putem deonica, a kojima nakon poništavanja rešenja i vraćanja Studija B Skupštini grada nije vraćen kapital? Činjenice u vezi sa pomenutim sudskim postupkom i da li novi vlasnik Studija B, „Maksim Medija“ poštuje ugovorne obaveze, kao i da li će Studio B biti onaj koji će dobiti ovu preostalu nacionalnu frekvenciju, pa će tako SNS zaokružiti da kontroliše sve televizije sa nacionalnom frekvencijom i da 24 sata dnevno, kroz rijaliti šouove, mimo rijaliti šoua može da promoviše Aleksandra Vučića kako na „Pinku“, tako i na „Hepiju“, ali evo, uskoro, i na Studiju B, ako je tačno da će Studio B dobiti preostalu nacionalnu frekvenciju. Ovde je veoma važno pitanje, dakle kako, ako se ovako odnosi aktuelna vlast prema medijima, da zatvara one koji drugačije misle, a kupuje i stavlja u funkciju klasične režimske propagande, preostale medije, može da postoji jedna demokratija, sloboda mišljenja, debata, razmena misli i sučeljavanja vlasti i opozicije? Da mi navedete primer kada je poslednji put u poslednjih nekoliko godina bilo ko iz opozicije gostovao na Studiju B? Ne postoji taj slučaj. Nikada i niko iz opozicije poslednjih godina nije gostovao na Studiju B, jer jednostavno Studio B samo mesni odbor SNS, koji 24 sata dnevno promoviše Aleksandra Vučića i pljuje po Vučićevim protivnicima iz opozicije, a da im nikada ne daje priliku da oni kažu nešto u svoju odbranu. Pazite, ta vrsta propagande, to je nešto što je zaista nezamislivo i nezabeleženo u ovom obnovljenom, višestranačkom sistemuj da vi imate televiziju kao što je Studio B, koja 24 sata dnevno vređa političke protivnike vlasti, laže i kleveće opozicione lidere i slavi najvećeg sina svih naših naroda i narodnosti Aleksandra Vučića. Dakle, da vidimo ko je i kako privatizovao Studio B, da vidimo ko je i kako sada njime upravlja, da vidimo da li je tu sve bilo po zakonu ili je još jedna pljačkaška privatizacija u pitanju, nakon drugih pljačkaških privatizacija iza kojih stoje ljudi bliski SNS. Stavljam na glasanje predlog.

Poslanik Aleksandar Marković, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za stečajnu aferu povezanom sa bivšim ministrom privrede Sašom Radulovićem. Želite reč? Zahvaljujem, predsedavajuća. Saša Radulović je jedan od bivših partnera prethodnog govornika Boška Obradović. Znate, kod njega se nikada ne zna, on te partnere političke menja, što bi narod rekao, kao čarape. Ali, kada je reč o Studiju B, moram da priznam da sam lično gledao nekoliko puta, prethodnog govornika, kako gostuje na Studiju B u kampanji za beogradske izbore. Nekoliko puta sam ga lično gledao kako gostuje tamo i priča koje kakve gluposti. Ali, on neka najbolje pita svog sadašnjeg šefa, neka pita Đilasa za Studio B, on mu je prava adresa.

Da se vratimo mi na temu finansiranja Dveri, dakle ono što malopre nisam rekao, tu je Ministarstvo dijaspore. Ministarstvo za dijasporu je 2009. godine dalo 300 hiljada dinara lažnoj patriotskoj organizaciji Dveri. 2008. Ministarstvo vera 400 hiljada dinara je uplatilo lažnoj patriotskoj organizaciji Dveri. Onda imamo 2008. godine opet Ministarstvo za dijasporu isto 300 hiljada dinara. Sve ukupno milion dinara su dobili od Ministarstva za dijasporu i Ministarstva vera u toku jedne godine za svoj rad. Imamo i inostrane sponzore, pazite sad ovako, Drago Kovačević kaže – Dveri su u Moldaviji bile na političkom skupu zajedno sa Željkom Markić iz hrvatske organizacije „U ime obitelji“ Ta Željka Markić inače je poznata kao neko ko se zalaže da se Srbima u Hrvatskoj zabrani da mogu uopšte da glasaju o izboru Vlade i o donošenju budžeta. E, sa takvima Dveri rado sarađuju, zajedno putuju po belom svetu, zajedno učestvuju na kojekakvim seminarima i organizacijama. Vrlo lako nađu zajednički jezik, verovatno i tu ima nekog novca, verovatno i od njih dobijaju neke pare. Kada je reč o nasilju i kada je reč o tome kako Boško Obradović ne napada žene.

Gde god se Boško pojavi, tu imamo nasilje, a danas nas optužuje za nekakvo nasilje, a nikad se nije oglasio povodom ubistva Ranka Panića koga su ubili ovi njegovi sa kojima je on danas na vlasti. Oni su ga ubili. Isti oni koji danas prete vešanjem, silovanjem i ubistvom i premijeru i predsedniku. Stavljam na glasanje predlog.

Poslanik Obradović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja ispravnosti stranih vakcina. Poštovani građani Srbije, u ime svih onih zabrinutih roditelja koji opravdano, rekao bih, izražavaju svoju bojazan sa kakvim se to vakcinama vakcinišu njihova deca, mi smo predložili formiranje anketnog odbora radi utvrđivanja ispravnosti stranih vakcina. Dakle, ništa unapred ne tvrdimo. Tražimo samo da se ispita ispravnost stranih vakcina. Zato što su roditelji zabrinuti. Nisu bili zabrinuti dok smo imali domaće vakcine, dok je radio naš Institut „Torlak“ niko nije sumnjao i svi su vakcinisali svoju decu i svi smo mi kao deca vakcinisani protiv zaraznih bolesti. Od kuda sada najedanput tolike sumnje roditelja prema vakcinaciji svoje dece? Zato što nemamo više domaće vakcine, zato što se uvoze strane vakcine i što mi nismo sigurni u ispravnost tih stranih vakcina. Zato tražimo anketni odbor i evo šta bi bili zadaci tog anketnog odbora. Zadatak anketnog odbora je da sagleda činjenice vezane za rad Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ i ispravnost stranih vakcina i utvrdi sledeće: odakle se strane vakcine nabavljaju? Čime se garantuje njihova ispravnost i u kojim količinama su nabavljene u periodu od 2012. godine do danas? Da li i na koji način Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ vrši kontrolu i utvrđuje ispravnost vakcina inostranog proizvođača, koji se koriste za obaveznu imunizaciju dece, po Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti? Da li u okviru Instituta za virusologiju, vakcina i seruma „Torlak“, postoji referentna laboratorija koja ispituje uzorke uvoznih vakcina za imunizaciju dece? Iz kojih razloga Instituta za virusologiju, vakcina i seruma „Torlak“, čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, ne proizvodi sve vakcine namenjene imunizaciji dece, već se većim delom sprovođenju imunizacije oslanja na uvezene vakcine inostranog proizvođača? Na kraju, kolika je realna opasnost od širenja zaraznih bolesti protiv kojih se deca vakcinišu, s obzirom da se iz godine u godinu povećava broj vakcina i vrsta zaraznih bolesti koje te vakcine treba da spreče? Dakle, smatram da postoji opravdana bojaznost roditelja koji su zabrinuti, šta stoji i kakva je ispravnost stranih vakcina. Da bi se stvar u mnogome promenila, kada bi se „Torlak“ vratio proizvodnji domaćih vakcina ili kada bi makar imao referentnu laboratoriju za otkrivanje, da kažem, i proveravanje ispravnosti stranih vakcina. Dakle, nismo protiv vakcinacije naše dece, to je jedna civilizacijska medicinska tekovina, ali imamo pravo da sumnjamo koja je ispravnost stranih vakcina i da li ti proizvođači daju jedne vakcine svojoj deci u inostranstvu, a druge vakcine našoj deci ovde u Srbiji. Opravdano sumnjamo i smatramo da je jedini lek za ovaj problem… Stavljam na glasanje predlog. Narodni poslanik Marko Atlagić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za izjave Sande Rašković Ivić o Srebrenici i „Oluji“ Uvažena predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, uvažena narodna poslanica dr Sanda Rašković Ivić je marta 2014. godine izjavila za jedan dnevni list da je, citiram: „Srebrenica bila genocidni zločin, a ne humanitarna akcija, poput „Oluje“.“ Završen citat. Ovo je šokiralo ne samo većinu građana Republike Srbije, nego i široku naučnu javnost, pošto je dr Sanda Rašković Ivić doktor nauka i univerzitetski profesor. Očito da je ovom izjavom htela da oblati srpski narod, ali da je tu izjavu dala možda iz neznanja. Uvažena narodna poslanica bi trebalo da zna, pošto se radi o univerzitetskom profesoru, da bi se zločin proglasio genocidom, mora ispunjavati tri osnovna uslova. Prvo, mora postojati jedna specijalna namena, „dolus specijalis“ Drugo, potrebno je dokazati pripremne mere, kulturni genocid, uništavanje crkva, džamija, sinagoga, jezika, pisma itd. i plan izvršenja same akcije. Moram da kažem da Srebrenica nije imala te elemente, posebno Srebrenica nije imala postojanje jedne namere. Malo je vremena da o tome ovde sada raspravljamo, zato što nije to stvar čak ni suda, nego je stvar nauke. Zločin je izjaviti da je „Oluja“ bila humanitarna akcija. Uvaženi profesor filozofije, dr Žarko Puhovski, koji je inače Hrvat, rekao je za „Oluju“, citiram - „Oluja“ je bila etničko čišćenje ne samo na nivou katastra, nauke i umetnosti, nego na nivou toponomastike i onomastike.

Ona je ostala ambasadorka i posle nego što je njezina stranka ostala na vlasti i to govori o njenom moralu uopšte, i kao narodnog poslanika, ali i kao žene i kao majke.

Narodni poslanik Boško Obradović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica vezanih za prebijanje novinara na dan polaganja predsedničke zakletve. Poštovani građani Srbije, do sada je vladajuća većina u Narodnoj skupštini Republike Srbije odbila 160 predloga za dopunske tačke dnevnog reda koji su došli iz redova opozicije. Za dve i po godine, nije prihvaćen ni jedan jedini predlog opozicije da se neka tema koju predloži opozicija nađe na dnevnom redu skupštinskog zasedanja. To najbolje govori o odnosu ove vlasti prema parlamentarnoj debati. Meni je ostalo da predložim još jednu tačku dnevnog reda. Naime, anketni odbor koji bi ispitao šta se zaista desilo na dan polaganja predsedničke zakletve, Aleksandra Vučića, ovde, ispred Doma Narodne skupštine, kako je došlo do prebijanja novinara, koji su zabeležile sve kamere i svi foto-aparati, i to se zaista desilo, za razliku od onoga što ovde pričaju Marijan Rističević, Marko Atlagić ili Aleksandar Marković, koji čak ne smeju ni da glasaju za sopstvene predloge da se nešto o Dverima što su oni rekli utvrdi. A mi koji smo optuženi za razne njihove priče, mi glasamo za i kažemo – da, ajmo da se sve to ispita, a oni ne smeju to da ispitaju. To je interesantno i to govori o tome da je sve to što oni pričaju zapravo najobičnija laž, inače bi glasali da se to ispita. A mi se ne plašimo, koji smo optuženi, da budemo ispitani. Biće da nešto ipak nije u redu. To isto nije u redu, naravno, i kada su u pitanju ova prebijanja novinara na dan predsedničke zakletve Aleksandra Vučića i kako je započeo taj mandat predsednika, tako i dan-danas batinaške falange SNS prebijaju građane širom Srbije. Ne možete tako da govorite.

To sigurno nemate pravo. Dakle, da li je činjenica da je stranačko obezbeđenje SNS obezbeđivalo onaj događaj prilikom polaganja predsedničke zakletve Aleksandra Vučića? Da. Da li su ljudi koji su bili u tom stranačkom obezbeđenju prebijali novinare? Da. Da li su zabeležile kamere i fotoaparati kako iznose maltretirajući novinare i fotoreportere sa tog događaja? Da. Zašto ne otkrijete identitet ovih ljudi koji su prebili Borka Stefanovića u Kruševcu? Stavljam na glasanje predlog.

Nije prošao predlog. Narodni poslanik Aleksandar Marković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim predsednikom SO Inđija Goranom Ješićem i nenamenskim trošenjem sredstava. Da li želite reč? Zahvaljujem, predsedavajuća. Dame i gospodo narodni poslanici, među svim sumnjivim poslovima gospodina Ješića u Inđiji je svakako i jedan ugovor. U pitanju je ugovor između opštine Inđija, dok je predsednik bio Goran Ješić, i „Ninamedia kliping“ preduzeća, a na čelu tog „Ninamedia klipinga“ se nalazi upravo poslanica Dveri, opet Dveri, Marija Janjušević. Evo, dolazimo do jedne zakonomernosti. Gde god je nenamensko trošenje sredstava, gde god je nekakva mućka sa novcem, odmah dođemo do toga da su u pitanju Dveri i Boško Obradović. Moram da kažem da pre izvesnog vremena kada je Uprava za sprečavanje pranja novca u redovnom postupku kontrolisala finansijsko poslovanje lažne patriotske organizacije Dveri, Boško Obradović je odmah na sav glas zakukao kako je u pitanju politički napad, kako je u pitanju napad na njega, čak je to nazvao nekakvim državnim udarom na Dveri. Konferencije za štampu, odmah je zakukao. Evo šta su državni organi otkrili. Evo šta nam Boško Obradović nije rekao. Dakle, državni organi su vrlo transparentno otkrili kako Srpski pokret Dveri na ime nekakvih fiktivnih faktura silne milione dinara uplaćuje određenim firmama na ime prometa robe i usluga. Zatim, te firme taj novac pretvore u keš, a onda u kešu vrate Bošku Obradoviću taj novac i onda imamo kako su četiri miliona i 200 hiljada 23. marta 2017. godine iz Dveri prebacili preduzeću „Mintel“ iz Borče, Verica Cvijanović je vlasnik. Dakle, onda je ta Verica Cvijanović dalje kroz neke transfere to pretvorila u novac, njemu vratila naravno taj keš. Pa, onda imamo 23. marta iste godine „Futskon“ iz Borče takođe, pazite sad, vlasnik Ivan Cvijanović, nije Verica, nego Ivan Cvijanović, pa onda imamo preduzeće „Veluks“ d.o.o. Beograd 24. maja 2017. godine tri i po miliona dinara, pa je u pitanju opet Ivan Cvijanović, dakle, u pitanju je jedna porodica, a posle kada smo se raspitali ko su ti ljudi, to su sve aktivisti Dveri, to su kandidati za odbornike Dveri. E, tako oni posluju. Državni novac prebace nekakvim sumnjivim firmama, oni to pretvore u keš, onda Bošku Obradoviću vrate u kešu, onda Boško Obradović organizuje žurke, troši taj novac na pića, na žurke, na provode, na odela, na kapute, na pantalone, itd, itd. Stavljam na glasanje predlog.

Narodni poslanik Srđan Nogo predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodnoj skupštini Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2017. godine od dana raspisivanja predsedničkih izbora do dana objavljivanja privremenih rezultata izbora na obrađenih 99,9 biračkih mesta.

Studenti i omladina počeli su te demonstracije, njima su se približile desetine hiljada građana koji su iz dana u dan izlazili na ulice Beograda i u povorkama se kretale prestoničkim ulicama. Sve se to završilo jednim velikim mitingom koji su predvodili vojno-policijski sindikat kada su desetine hiljada ljudi izašli, iskazali svoje nezadovoljstvo i vlašću SNS i vlašću Aleksandra Vučića, ali i celokupnim stanjem u državi, izbornim sistemom sa kojim se suočava. Čitav taj izborni proces pratio je veliki broj sumnjivih radnji. Na kraju smo mi podneli krivičnu prijavu protiv Ane Brnabić zato što je ona kao nadležni ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu na nezakonit način izdavala izvode iz biračkih spiskova, što niko pre nje nije uradio, da je neverovatno da žena ne zna šta kao ministar mora da uradi. Generalno smo optuživali, kao i celokupna javnost i opozicija, SNS za malverzacije na tim izborima i da ta pobeda ne da nije čista, nego da se lopovu ne čestita na krađi. I, evo, zbog toga mi ovde predlažemo osnivanje jednog anketnog odbora koji bi trebao da utvrdi činjenice i okolnosti. Pozivam SNS da ako ona smatra da je ceo taj izborni rezultat iz 2017. godine čist da oni pristupe osnivanju tog anketnog odbora, jer će svakako imati većinu u anketnom odboru i prosto moći će sa sebe da skinu jedan ozbiljan prst sumnje, jer ne zaboravite da građani nemaju poverenja ni u političare, i na vlast i na opoziciju, ali ni ovaj izborni sistem. Zahvaljujući nepravilnom biračkom spisku, manipulacijama se dolazi do onih 50 i nešto posto jer svaka vlast je imala oko 900.000 ljudi na raspolaganju, fantomskim biračem u biračkom spisku, znači, ima ih preko milion i po, ali do 900 hiljada sa kojima može da vrši izborne malverzacije. U Srbiji ne postoje čisti izbori. Ne postoje izbori koji su bili pravi i pošteni. Generalno nikad se ovde nije nešto rešavalo izborima. Ako želimo da vratimo veru u politički sistem mi moramo da osnujemo ovaj anketni odbor koji će da utvrdi zaista stanje u biračkom spisku, koliko imamo glasača, koji će da utvrdi zašto se ne poštuju zakoni i pravila o medijskom predstavljanju, pa imamo situaciju da se vladajuća garnitura uvek može da zloupotrebljava. To su radili ovi pre vas, vi to pravilno konstatujete kada kažete da je vlast DS, koja je vladala pre vas, isto to radila sa medijima, ali vi to isto radite kao i oni. Znači, vi ste dobili 2012. godine podršku da prekinete sa tom politikom, a ponašate sa na isti ili na gori način nego oni vaši prethodnici, koje bi trebalo da ispita i finansijske malverzacije, jer ne zaboravite da je šest hiljada građana uplatilo identičnu sumu od 40.000 dinara Aleksandru Vučić gde ima i socijalnih slučajeva. Tu ima brojnih zloupotreba i anketni odbor bi mogao da utvrdi istinu o tom činjeničnom stanju. Stavljam na glasanje predlog. Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice i okolnosti vezanih za posete Narodnoj skupštini Republike Srbije određenih ekstremističkih organizacija i pojedinaca. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, postojao je nekada narodni predstavnik Pernar, on sada ima unuka. Unuk je ponosan na dedu zato što je deda u parlamentu Kraljevine Jugoslavije pitao pošto je srpska krv. Dakle, njegovo unuk koji ništa manje ne misli loše o Srbima, rekao je da su Srbi u Vukovaru izvršili genocid nad vukovarcima. Takođe, taj isti Ivan Pernar, unuk svoga dede, koji je pitao pošto je srpska krv, koji je ovde toplo primljen od Boška Obradovića kao veliki prijatelj srpske organizacije Dveri, a to srpske pod znacima navoda, poodavno, rekao je, da Srbi treba da priznaju genocid u Srebrenici i u Vukovaru, da su Srbi kroz JNA izvršili veliko srpsku agresiju. Dakle, to je društvo Boška Obradovića, s kim si, s njim si. On danas nariče na malo tv vremena.

Vi iz RTS, koliko se puta i koliko vremena Boško Obradović uživo na RTS1 i na RTS2 obratio svojim biračima, koliko puta, koliko vremena, u koliko emisija RTS-a uživo, a u koliko sam emisija bio ja, odnosno koliko je predsednik Republike imao uživo kao najvažniji funkcioner u zemlji koliko je imao uživo tog istog vremena na toj istoj državnoj televiziji. Doći će do poraznog rezultata. On je recimo, na RTS kao poslanik za dve, tri godine bio osam puta uživo u emisijama, ja nijednom, bio sam u jednoj nasnimljenoj. On danas krokodilske suze lije, nad Boškom Pernarom, nad Atakom, nad Đilasom, pa da nam kaže koliko televizija ima Đilas? Ko je vlasnik SBB? Ko je bio vlasnik ADS? Da li im je to platio Soroš? Dakle, s kim si, onakav si. S kim si, s njim si. Politika Boška Obradovića može se svesti na sledeće, što stražnjici godi, obrazu ne smeta. Ja njemu dugujem izvinjenje. On je navikao da igra kako dugi svira. Ja nemam sluha i nisam navikao da igram kako Đilas svira, a on neka nastavi, završiće onako kao što je završio Đilas – porazom.

Narodni poslanik Srđan Nogo predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada Beograda održanih 4. marta 2018. godine od dana raspisivanja do dana objavljivanja konačnih rezultata. Jedan anketni odbor bi pomogao građanima da shvate kako izbori funkcionišu. To nije specifično samo za Srbiju, pa setite se da je i Hilari Klinton ukrala 11 miliona glasova prema nekim procenama i opet nije uspela da pobedi nego je izgubila izbore od Donalda Trampa. To radi i vlasti u okruženju. Znači, na izborima vlast ima veliku mogućnost da vrši izborne manipulacije zahvaljujući neurednom biračkom spisku, zahvaljujući dostupnim podacima da recimo može da zna koje se osobe nalaze trenutno u inostranstvu i u postupku su readmisije, a ovde su prijavljeni, naravno i upisani u birački spisak, pa oni i ako su trajno u tim zemljama nije izvršena readmisija i znaju da sigurno neće glasati. Oni zaista glasaju ovde. To vam je onaj slučaj fantomskih brojnih birača koji se iznenada prijavljuju na kućnim adresama, naročito u višespratnicama u Beogradu i u takvim sredinama. Zahvaljujući kontroli medija vi imate apsolutnu neravnopravnost u predstavljanju. Zahvaljujući zloupotrebama i mogućnosti zloupotreblja u finansiranju vi imate ogromnu finansijsku prednost u odnosu na vaše protivkandidate. Zato građani i ne izlaze na izbore. Zato su građani digli ruke od politike. Znam da vi na sledećim izborima opet možete da pribegnete nekim začkoljicama. Recimo, u Beogradu je 40% građana glasalo na tim izborima 2018, a sve preko je veštački izazvano i na ovaj način ubacivano u glasačke listiće. Vi možete, znači, na nekim sledećim izborima ponovo tome da pribegavate, ali ne možete da pobegnete od činjenice da su građani digli ruke od politike i to je jedan ogroman problem. Taj problem kad-tad eksplodira u lice. Zato moramo da napravimo jedan anketni odbor, anketni odbor koji sve ove stvari i činjenice može da dokaže. To može da se dokazuje, naravno, i na druge načine, ali u ovom trenutku kao narodni poslanici najbolje bismo to dokazali kroz anketni odbor Narodne skupštine. Evo, ako ja nisam u pravu, a inicirao sam ovaj anketni odbor, ja odmah da podnesem ostavku i napustim ne samo mesto narodnog poslanika, nego da napustim politiku. Jedan izazov za vladajuću većinu da prihvati ovaj anketni odbor. Ako nema razloga i ako moje reči nisu tačne, vi onda prihvatite ovaj izazov. Pazite, mi smo podnosili i krivične prijave i protiv ljudi iz sadašnje vlasti i protiv ljudi iz prethodne vlasti. Godine 2012. smo podneli i krivičnu prijavu i protiv Borisa Tadića, Mikija Rakića i celog vrha tadašnje Demokratske stranke, zato što smo tada opet svedočili i započeli celu priču o izbornoj krađi, koju je tadašnja SNS takođe prihvatila, jer smo dokazali da su Dveri pokradene na izborima. Dokazali smo da, recimo, G 17 i LDP nisu imali cenzus, nego da su veštački ubačeni u parlament. To se ponavljalo i pre ove Nikada niko nije u Srbiji došao na vlast izborima, pa ni 2000. godine nisu se na izborima dogodile promene, ni 2012. godine vi niste došli izborima, nego čestitkom iz Brisela koja je stigla u četiri, pet, popodne, kojom se Tomislavu Nikoliću čestita pobeda, iako izbori nisu okončani. Hoćemo da vratimo poverenje u izbore, da vratimo vlast narodu, zato anketni odbor. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Aleksandar Marković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za aferu „Lutrija Srbije“, povezanu sa Đorđem Vukadinovićem. Predsedavajuća, Đođre Vukadinović je još jedan od koalicionih partnera prethodnog govornika i Boška Obradovića iz te lažne patriotske organizacije Dveri. Isto je u pitanju jedan sumnjiv posao vezan za isisavanje novca iz jednog državnog preduzeća. U pitanju je „Lutrija Srbije“, ali to je već manir. Meni je drago što je i građanima Srbije jasno da gde god su Dveri, tu je nenamensko trošenje sredstava, tu je neka zloupotreba položaja i tu je neko isisavanje novca iz različitih državnih preduzeća. Želim samo zbog javnosti da pročitam kako je glasio ugovor između Gorana Ješića, odnosno Opštine Inđija i ove njihove perjanice ovde Marije Janjušević, poznate kao „Nina medija“ Dakle, član 1. tog ugovora je od 21. februara 2005. godine tretirao zajednička prava i obaveze između naručioca i izvršioca, ali član 5. je zanimljiv. Kaže: „Naručilac priznaje izvršiocu usluge naknadu za usluge iz ovog ugovora za ukupne troškove u visini od“, pazite sad, „toliko itoliko“, namerno neću cifru da pominjem, „toliko itoliko evra“, pa onda slovima „toliko itoliko evra za praćenje 307 štampanih i 42 elektronska medija“ Mislim da prvi put u životu vidim ugovor koji je zaključen, a da se u njemu spominje cifra u evrima, dakle u devizama. Kada je reč o prethodnom govorniku, govorniku koji je malopre komentarisao beogradske izbore, ja ne znam zašto je on pristao na očigledan zadatak koji je dobio od svog šefa Boška Obradovića, pristao da komentariše beogradske izbore. Pa, upravo na beogradskim izborima su Dveri doživeli potpuni debakl. Njihov debakl na izborima je upravo bio u Beogradu. Najočigledniji je bio u Beogradu. Boško se posle izbora izvukao, na Nogu se slomila kola, pa je morao da bude smenjen sa mesta predsednika beogradskog odbora ili koju je već funkciju obavljao. Ako tada Srđan Nogo nije shvatio da Boško Obradović prodaje svoje prijatelje, da izdaje svoje stranačke kolege, onda verovatno nikada neće ni shvatiti. Dakle, Boško Obradoviću je bitan samo novac. On radi za onoga ko mu da novac, bio to Đilas, bio to bilo ko. Ostavku koju je pominjao malopre svakako prihvatamo, ali iz drugog razloga – zato što je gnusno pozivao na ubistvo predsednika i premijera i na sve njihove laži, predsedavajuća, koje slušamo o nekakvom nasilju na nekim skupovima, ja želim samo jednu istinu da kažem – Ranka Panića je ubila čizma Borisa Tadića, Vuka Jeremića, Dragana Đilasa, ali i Boška Obradovića, koji je danas s njima u koaliciji. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Srđan Nogo predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za nerešavanje problema građana Republike Srbije zaduženih kod poslovnih banaka kreditima indeksiranim u švajcarskim francima. Srbija je crna rupa na karti Evropi u slučaju rešavanja problema zaduženih ljudi sa indeksiranom valutnom klauzulom u švajcarskim francima. I Evropski sud pravde i brojne druge države, pa čak i nedavno i sud u Splitu, valutnu klauzulu i sam ugovor su proglasili ništavim. Jedino u Srbiji nemamo rešenje za ljude u problemu. Ko je prvi rešavao poput Mađarske, to je rešavala država. Kasnije su sasvim opravdano sudovi rešavali zato što su takvi ugovori i nelegitimni i nelegalni. Tako je i u Srbiji prema našim pravnim propisima, međutim naše pravosuđe još uvek odbija da reši takvu situaciju. Naše pravosuđe služi interesima banaka, a ne služi interesima građana. Čak i zakonodavac i Vlada Republike Srbije često služe interesima banaka, pa smo na prošloj sednici usvajali izmene Zakona o parničnom postupku upravo sa obrazloženjem da bi se olakšalo bankama. Pa dokle ćemo više u ovoj državi izlaziti u susret bankama koje nesmetano pljačkaju i državu i građani? Kada ćemo početi da vodimo računa o narodu? Ukoliko sudovi ne rade svoj posao zato što imaju VIP ugovore, mi smo to ovde javno pokazivali na sednici na kojoj je Aleksandar Vučić biran za predsednika Vlade, i on je sam rekao da nezna da li je to zakonito, ali svakako zna da nije legitimno i nije normalno. Znači, sudije imaju status VIP klijenata i trebaju te iste sudije da sude bankama, a banke jednostrano mogu da im promene nivo kamatne stope. Ukoliko mi nemamo registar gde bi sve sudije, svi tužioci prijavljivali, i oni i sa njima povezana lica, ugovore sa bankama i kreditna zaduženja, mi ne možemo da znamo i da tražimo izuzeće tih sudija. Zato Narodna skupština kao kontrolni organ, kada pravosuđe ne funkcioniše, mora da preuzme tu ulogu i da ona osnuje anketni odbor i da istera sudove u roku od 120 dana na čistac, da ih mi nateramo da rade po zakonu, jer to što je pravosuđe nezavisno ne znači da je neodgovorno i da može da se ponaša kako hoće. Da nema pravosuđa dokaz je današnja sednica Narodne skupštine. Toliko optužba se čulo na današnjoj sednici i od strane vlasti i od strane opozicije. Ja se samo pitam da li mi imamo tužioce, šta rade ti tužioci, zašto ne pozivaju narodne poslanike da kažu kakva saznanja imaju o izvršenjima krivičnih dela? Da li tužioci u Srbiji ništa ne rade? Čak kad vlast optužuje za nešto opoziciju, pa to nije pritisak da tužioci ne rade, nego ih upravo poziva ili to nama tužioci kažu da ljudi iz vlasti su lažovi i da im ne veruju. Ovo je jedan veliki problem koji mora da se reši. Što se tiče Ranka Panića, kolega Markoviću, Boško Oboradović i ja smo govorili na tom mitingu i bili 20 metara od incidenta kada je Ranko Panić brutalno ubijen, a ja znam da ste vi bili prisutni kao redar na tom mitingu, tako da Ranka Panića nama ne možete da spočitavate. Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje: za – tri. Poslanik Marković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim ministrom odbrane Draganom Šutanovcem i nenamenskim trošenjem sredstava. Da li želite reč? Zahvaljujem uvažena predsedavajuća. Dame i gospodo narodni poslanici, pa Šutanovac dok je bio na čelu DS je zdušno pomagao Dveri, kao i Dragan Đilas, kao i Goran Ješić u Inđiji, o čemu smo sve pričali. I ovde je još jednom jasno da Dveri ne biraju za koga će da rade, odnosno biraju samo na osnovu kriterijuma, a to je novac. Ko im da više oni onda rade za njega. Želeo bih da iskoristim priliku da podsetimo šta je nekada Boško Obradović pisao i pričao za Dragana Đilasa. Kaže Boško Obradović – Dragan Đilas je lako i brzo prešao put od studentskog lidera do tajkunskog medijskog magnata. Dakle, ovo je Boško Obradović, ovaj isti Boško Obradović danas koga gledamo ovde Đilasov udarni jurišnik, najbolji plaćenik Đilasov u Skupštini Srbije. To je nekada pričao za tog istog Đilasa. Kaže – Dragan Đilas je ušao u posao sa medijima u vreme režima Slobodana Miloševića, kada su to mogli ili strani agenti, poput njegovog kompanjona s početka B92 Verana Matića, ili pouzdani ljudi bračnog para Milošević, poput Slavka Ćuruvije ili Željka Mitrovića, koji su kasnije promenili stav. Ovde se radi o tome da je čovek spreman da sve ono za šta se zalagao, da sve ono što je govorio danas pogazi i da otvoreno služi nekome za koga je nekada govorio sve najgore. Da se vratimo samo oko onog dela vezano za nenamensko trošenje sredstava, što ovaj predlog za formiranje anketnog odbora i predviđa. Dakle, želeo bih da istaknem da je za advokatske usluge tokom avgusta 2017. godine, Dveri su platile 700.000 dinara, pa onda na istu advokatsku kancelariju, samo mesec dana ranije je leglo 1,1 milion dinara, a u spisku pruženih usluga piše da toliko košta pravna obuka članova stranke, na šta je dodato još 25.000 dinara. Državna revizorska institucija je konstatovala da je nenamenski potrošeno čak 39 miliona dinara, 39 miliona dinara. U prilog toj tvrdnji obelodanjena su dokumenta u kojima je samo za digitalni marketing i gugl usluge sa računa Dveri otišlo 2,6 miliona dinara. Dakle, uzme od države, potroši na izlaske, na provode, na kafane, ono što preostane izvlači u svoj džep. I onda ne mora da čudi zašto mu je važna saradnja sa Draganom Đilasom. Važan mu je samo sopstveni džep koji puni od tajkuna poput Dragana Đilasa i Vuka Jeremića. Zahvaljujem. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Poslanik Zoran Radojčić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o AP Kosovo i Metohija. Izvolite. Poštovani građani Republike Srbije, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, polazeći od međunarodnog javnog prava i konkretnih međunarodno pravnih akata koji su sadržani u tekstu rezolucije koju mi predlažemo, te idući sledom ustavnih normi koje proističu iz ustavne preambule i ustavnih normi koje se tiče celovitosti i nedeljivosti teritorije Republike Srbije čija je AP Kosovo i Metohija nesumnjivo deo, a imam potrebu da naglasim u ovom trenutku da se AP Kosovo i Metohija nalazi pod mešovitom okupacijom NATO, EU i tzv. prištinskih vlasti. Mi predlažemo da se usvoji jedna rezolucija koja je pojačati, učiniti da se postigne jedan suverenistički stav naše Skupštine, kada je reč o predstojećim koracima kako bismo AP Kosovo i Metohiju sačuvali u sastavu Srbije. To podrazumeva, pre svega, jedan apsolutni raskid sa dosadašnjom politikom postepenog priznavanja nezavisnosti tzv. Kosova, koje je proglašeno od strane ilegalnih organa u Prištini, a kroz dijalog i posredovanje EU. Dakle, kako mogu u tom dijalogu da posreduju oni koji su učinili sve da se deo teritorije Srbije otme. Nizom pisanih i usmenih sporazuma koji su zaključeni u Briselu, a naročito njihovom postepenom implementacijom došli smo do toga da je važeći Ustav Republike Srbije na neustavan način izmenjen. Stoga se pitanje Kosova i Metohije mora vratiti u odgovarajuće međunarodne okvire, kao i ustavne okvire, imajući u vidu da je pisani Ustav pretpostavka vladavine prava. Zato je za nas od izuzetnog značaja, ne samo da se usvoji ova rezolucija, već i da se zakaže posebna sednica o Kosovu i Metohiji, koju mi nikako ne uspevamo da zakažemo, i pitamo se zašto. Ko se to i čega boji, što bi se moglo čuti na jednoj posebnoj sednici u Narodnoj skupštini Republike Srbije o Kosovu i Metohiji. Da li se možda neko boji toga sve što se ovde kaže snima i stenogramski zabeleži. Vodi se nekakav dijalog čast i poštovanje, dakle drugim institucijama i pojedincima, organizacijama, ali dijalog o Kosovu i Metohiji, treba pre svega ovde da se vodi, a ne da se vodi u Prištini, Briselu, Vašingtonu i na svakom drugom mestu, osim u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Marijan Rističević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom i nenamenskim trošenjem sredstava, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. marta 2018. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, Dragan Đilas vođa saveza milionera i LJotićevaca, sada je gotovo svima poznato do trenutka dok nije počeo vršiti vlast. Ukupno je raspolagao sa 70.000 evra. U vreme Dragana Đilasa su mediji kroz reklamu surovo kontrolisani. Danas Boško Obradović pokušava da opere biografiju Dragana Đilasa i neće oni oprati žutu boju, pljačkašku boju sa Dragana Đilasa. Pre će oni izgubiti svoje karakteristike i pokušati da odbrane ono što se odbraniti ne može. U vreme kada je Dragan Đilas sišao sa vlasti, plata je bila 320 evra. Danas je plata 428 evra. Danas je minimalac, čini mi se, 228 evra. To je povećanje od 35 do 40%

Gle čuda kome su se Dveri pridružile. Sada narod ima više novca, narod treba da ima još više novca, taj novac treba pravilno raspodeliti. Novac treba uzeti od Đilasa, ali gle čuda, Boško Obradović je tu da pomogne da spreči, da stane na stranu milionera, da stane na stranu bogatih, da strane na stranu protiv miliona, da stane na stranu siromašnih i da pokuša da spreči da se novac distribuira prema siromašnima, prema običnim građanima i da pokuša da što više napuni džepove Dragana Đilasa koji je umešan u mnogobrojne afere. Od mosta na Adi, koji je umesto 115 miliona evra na kraju izašao 540 miliona, od Bulevara kralja Aleksandra, od podzemnih kontejnera, od „Blusplusa“, od Pionirskog grada, od rijalitija, protiv koga je Boško Obradović, ali nije protiv toga, protiv gazde, kad Dragan Đilas to radi, dakle, u mnogobrojne afere je umešan Dragan Đilas. I, danas Boško Obradović, po svaku cenu želi da odbrani pravo Dragana Đilasa da se ponovo obogati na grbači sirotinje. Zato treba formirati anketni odbor i sve ispitati što se tiče Draga Đilasa. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Tatjana Macura, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja zakonitosti donacija SNS za kampanju za predsedničke izbore 2017. godine, koji je podela Narodnoj skupštini 15. decembra 2017. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Tatjana Macura, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji su Narodnoj skupštini podnele narodni poslanici Tatjana Macura, LJupka Mihajlovska i Branka Stamenković 8. novembra 2017. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Tatjana Macura, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, LJupka Mihajlovska i Nenad Božić 17. avgusta 2018. godine. Izvolite, koleginice Macura. Zahvaljujem, predsedavajući. Poštujem svoje pravilo, odnosno predlog koji sam dala na Kolegijumu koji je nedavno održan, a to je da poslanici opozicije predlažu najviše dva predloga za dopunu dnevnog reda, kako bismo unapredili rad doma Narodne skupštine. Jedan od ta dva zakona je upravo zakon - Predlog izmena i dopuna Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Ono što krasi ovaj zakon je upravo njegova moć, odnosno moć građana da mogu u bilo kom trenutku, shodno pravilima koji su opisani u tom zakonu, da podnesu bilo kakav predlog Narodnoj skupštini i da ta Narodna skupština o takvim predlozima diskutuje, odnosno raspravlja. Jedan od takvih predloga mislim da je daleko poznat široj javnosti, upravo se tiče izmena i dopuna Krivičnog zakonika, kada su nedavno, odnosno pre nekih godinu dana, 160.000 građana Republike Srbije podneli, odnosno izrazili svoju volju i dali svoj potpis da se predlog izmena i dopuna ovog zakona stavi na dnevni red Skupštine. Od tada gubi se svaki trag ovom Predlogu izmena i dopuna zakona i, nažalost, do danas nemamo raspravu u Skupštini povodom ovog problema. Sigurna sam u to, drage kolege narodni poslanici, da niko od nas pojedinačno nema iza sebe 160.000 glasača i da se zbog takvog načina glasanja nalaze u domu Narodne skupštine. Stoga vas molim da poštujete građansku volju i da usvojimo Predlog izmene i dopune ovog zakona, odnosno bar da ga stavimo na raspravu u domu Narodne skupštine, a onda u jednom trenutku i da usvojimo ovaj predlog i da zadamo rok Narodnoj skupštini u kojem ona ima obavezu da raspravlja o predlozima koji dolaze od strane građana. Naša prednost kao narodnih poslanika je što upravo i ovakav zakon ili bilo koji drugi zakon u bilo kom trenutku, kada god to poželimo, možemo da predamo Narodnoj skupštini. Građani moraju da ispoštuju određenu proceduru i u veoma kratkom roku najmanje 30.000 građana mora da izrazi svoju volju kako bi se neki predlog zakona našao u domu Narodne skupštine. U ovom slučaju, u konkretnom primeru radi se o 160.000 građana i ja sam sigurna u to da mi kao narodni poslanici ne smemo da zanemarimo volju 160.000 građana i s tim u vezi, zaista želim da vas podsetim da je moć građana daleko veća od moći pojedinca. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.

To mi je bitno. Narodni poslanik Tatjana Macura na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 31. jula 2018. godine. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog. Narodni poslanik Tatjana Macura, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji su Narodnoj skupštini podneli poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, LJupka Mihajlovska i Nenad Božić 25. septembra 2018. godine. Još jednom, zahvaljujem predsedavajući i zahvaljujem se i svojim kolegama koji su na ovaj način poželeli da pruže podršku mamama u Srbiji. Nažalost, moramo da konstatujemo da Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, kao i ministarka Slavica Đukić Dejanović nisu ispunili zadato obećanje, a to je da upute predlog izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u dom Narodne skupštine. Nažalost, ovaj put ja to moram da učinim u ime svih mama. Predlog smo uputili u septembru mesecu, a tada smo imali veliki broj uverenja od strane ministra Đorđevića i ministarke Slavice Đukić Dejanović, kako će se izmene i dopune ovog zakona naći na dnevnom redu Skupštine. Nažalost, do danas to se nije dogodilo. Ono što možemo da konstatujemo je da je u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu rođeno čak hiljadu prvih beba manje nego što je rođeno u 2016. godini. Jedan od razloga, odnosno jedan od argumenata koje je koristila Vlada Republike Srbije kada je uputila Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom je da će raditi upravo na pronatalitetnim merama tako što će pružiti jednu vrstu finansijske podrške porodicama koje žele da se odluče da imaju prvo, drugo, treće, četvrto ili svako sledeće dete. Ono što se dogodilo, ovaj zakon je praktično postao prepreka za porodice koje žele da dobiju svoje prvo ili drugo dete upravo zbog činjenice da je za pun iznos nadoknade majkama potrebno da budu u stalnom radnom odnosu, odnosno u kontinuitetu u radnom odnosu 18 meseci, što je, složićete se, u uslovima u Srbiji praktično kao let na Mars. Dakle, mi se zalažemo za to da svaka majka u Srbiji, bez obzira da li je u radnom odnosu ili nije, ima pravo na punu nadoknadu u iznosu od najmanje republičkog minimalca. Žao nam je što u Predlogu budžeta za 2019. godinu nisu pronađena sredstva za majke u Srbiji. Mi smo ih pronašli i pored toga što predlažemo da se kao 63. tačka na dnevnom redu ovog zasedanja nađe Predlog izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i ukoliko ne dobijemo pozitivan odgovor sa vaše strane, mi se iskreno nadamo da ćete prihvatiti amandmane kojima smo mi uspeli da pronađemo sredstva koja u budžetu nedostaju. Drage kolege, još jednom vas pozivam, ne glasate ni za jednu poslaničku grupu, ne glasate ni za jednu stranku. Glasate za vaše prijateljice, sestre, koleginice. Dakle, pritisnite taster i glasajte za mame.

Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim Zaštitnikom građana Sašom Jankovićem i nenamenskim trošenjem sredstava. Da li želite reč? Dame i gospodo narodni poslanici, upravo možete videti Boška Obradovića u bekstvu. Dakle, afere vezane za Sašu Jankovića, želim da se osnuje anketni odbor i da se utvrdi ko je ubijen u njegovom stanu, da li je to njegov prijatelj, da li je ubijen njegovim pištoljem, da li je ubijen njegovim metkom, da li je na rukama Saše Jankovića bilo barutnih čestica, što su nedvosmisleni dokazi da, recimo, u Americi američki sud izrekne smrtnu kaznu za takvu vrstu teškog ubistva koje se desilo u njegovom stanu. Takođe, treba ispitati Sašu Jankovića na okolnost da je kod Saše Radulovića, Saše rasulovića, zbog koga su hteli ovde da me biju ovi koji su sada pobegli od njega, kao bio im mnogo dobar pa im sada ne valja… Dakle, ko je kod Saše Radulovića u kabinetu pričao o paralelnim službama bezbednosti? Takođe, želim da ukažem na licemerje Boška Obradovića i njegovih, navodno, srpskih Dveri, kućne posluge Dragana Đilasa, koji je ovde malopre istakao pet transparenata na latinici, a pre samo 45 minuta do sat vremena padali su vatru zbog zaštite ćirilice. Nije prošlo ni 45 minuta, a oni su nam mahali sa transparentima sa ćiriličnim natpisima. Imamo jednog na ćirilici. Imamo jednog koji je za žute. Imamo jednog Boška Obradovića koji je protiv EU, pa je onda sa DS i Lutovcem koji su isključivo za EU, pa je protiv NATO pakta, pa je sa Vukom Jeremićem koji je za NATO pakt, pa je protiv pljačke, ali se druži sa Draganom Đilasom koji ima 500 miliona evra, pa je na strani siromašnih, a pod vlašću je tajkuna Dragana Đilasa koji je zaradio 500 miliona evra dok je bio na vlasti. Šta još treba dokazati o toj družini koja se zove Savez prevaranata, varajića i ljotićevaca? Oni pričaju da je Srbija fašistička država, oni koji u svom sastavu imaju ljotićevsku organizaciju. Jedino kod Srba ko je bio fašista, to je bio LJotić, koji je nudio samo u određeno vreme usluge Adolfu Hitleru. Dakle, ukoliko se zalažete za protiv fašizacije Srbije, a družite se onima koji su bili sa LJotićem i vrše ljotićevsku propagandu, onda vi ne znate šta radite. Ako se zalažete za nekog ko hoće da veša, ubija, siluje, onda je taj savez fašistička organizacija koja želi da zavlada Srbijom i da ponovo napuni džepove Draganu Đilasu. Hvala. Stavljam na glasanje predlog.

Da li želite reč? Dame i gospodo narodni poslanici, tvorci afere su Boris Tadić i Đorđe Vukadinović, zvani Đoka Vlah, koji je promenio naciju i koji je u vreme Borisa Tadića, zajedno sa Tadićem, „Lutriju Srbije“, koja nikada nije bila u minusu, gurnuo u minus. Cela država je bila zapuštena, napuštena, bez ikakvih šansi za sadašnje i buduće generacije. Oni su pljačkali Srbiju, uspeli su čak da opljačkaju „Lutriju Srbije“ i da je gurnu u minus.

Boris Tadić koji osuđuje vladajuću koaliciju zbog bekstva Georgijevskog zbog kupovine mercedesa je suđen u Makedoniji. Taj Boris Tadić je zaboravio da je isti mercedes kupio on, po istoj ceni i bez javne nabavke. Boris Tadić koji je, da se usudim, pod znacima navoda, ali gotovo bez navoda, prodao zemlju za fotelju, Boris Tadić koji je zamenio KiM za reizbor na predsedničkim izborima, koji je Amerikancima preko Vuka Jeremića i preko Borka Stefanovića obećao da će biti za nezavisno KiM samo da Albanci pričekaju, da ne proglašavaju nezavisnost KiM, dok on ne bude izabran. To se i desilo. Boris Tadić je 14. februara položio zakletvu, a Albanci su odmah 17. februara proglasili nezavisnost. Boris Tadić je ispunio obećanje. Boris Tadić je opljačkao građane Srbije. Dok je pljačkao, učestvovao je aktivno sa Draganom Đilasom u pljački, aktivno je učestvovao u izgradnji divlje države KiM na teritoriji Republike Srbije tako što je naručio mišljenje Međunarodnog suda pravde, sud koji su činili sponzori, sudije, sponzora divlje države Kosovo. Takođe, uveli su granice između Srba i Srba na Brnjaku i Jarinju. Takođe su UN zamenili Euleksom i na takav način lišili Srbiju pomoći Rusije i Kine. Ja mislim da za tu vrstu veleizdaje treba naši organi, pre svega tužilaštvo da gone pomenute Borisa Tadića, treba da gone Vuka Jeremića, koji danas svedoči odakle mu 7,5 miliona evra koje je dobio iz Hong Konga.

Konstatujem da predlog nije prihvaćen. Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim pokrajinskim sekretarom za sport i omladinu Marinikom Tepić i nenamenskim trošenjem sredstava. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen. Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za privatizaciju duvanske industrije i umešanosti u to tadašnjeg državnog vrha na čelu sa tadašnjim premijerom Zoranom Živkovićem. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za proglašenje lažne države Kosovo, uticaja koje je na to imalo mišljenje Međunarodnog suda pravde, te povodom toga odgovornosti bivšeg predsednika Republike Srbije Borisa Tadića. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim ministrom odbrane Draganom Šutanovcem i nenamenskim trošenjem sredstava. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen. Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za izjave Sande Rašković Ivić o Srebrenici i „Oluji“ Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za stečajnu aferu povezanom sa bivšim ministrom privrede Sašom Radulovićem. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen. Narodni poslanik Marko Atlagić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim Zaštitnikom građana Sašom Jankovićem i nenamenskim trošenjem sredstava. Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Narodni poslanik Marko Atlagić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za proglašenje lažne države Kosovo, uticaja koji je na to imalo mišljenje Međunarodnog suda pravde, te povodom toga odgovornosti bivšeg predsednika Republike Srbije Borisa Tadića. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen. Narodni poslanik Marko Atlagić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za proglašenje lažne države Kosovo, uticaja koji je na to imalo mišljenje Međunarodnog suda pravde, te povodom toga odgovornosti bivšeg ministra inostranih poslova Vuka Jeremića. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen. Narodni poslanik Marko Atlagić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa bivšim pokrajinskim sekretarom za sport i omladinu Marinikom Tepić i nenamenskim trošenjem sredstava. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen. Narodni poslanik Marko Atlagić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za afere povezane sa Nenadom Konstantinovićem i nekadašnjom organizacijom „Otpor“ Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.

Molim vas, pre nego što pređemo na glasanje, samo da utvrdimo kvorum.

Narodni poslanik Aleksandar Marković na osnovu člana 92. stav 2. člana 157. stav 2. i čl. 170, 192, 195, 201. i 202. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički, načelni i jedinstveni pretres o tačkama predloga dnevnog reda od 1. do 62. Da li poslanik Aleksandar Marković želi reč? Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Konstatujem da je prihvaćen ovaj predlog. Stavljam na glasanje predlog dnevnog reda, u celini.